Ano? Znovu opakuji, je to organizovaná ilegální migrace, je to zločin.

Lidi! Ne.

Všichni. A my jsme měli ten program.

Není.

A další.

A v tom si my vlastně nerozumíme. Takže je to obrovský problém. A jen znovu opakuji, že ten migrační pakt je další pozvánka pro pašeráky lidí a migrantů. To se děje všechno v čase, kdy Švédsko změnilo názor.

Rakousko plot. Polsko plot. Norsko plot.

Tam nemusím stavět ten plot. Ale ty lodě nemají vyplout. A tam zkrátka pan premiér ani pan ministr vůbec nechápe, o co jde.

Minulý rok sem přišlo...

Takže to pozvání...

Takže ploty. A zároveň je zvou. Tak tady to mám.

No tak kam asi půjdou?

A já tu pozici vlády 2020 tady mám.

A tak dále. Takže pan ministr Rakušan neříká pravdu.

Ano. Ano, tam se shodujeme.

Takže zase neplníte program, protože ta solidarita je povinná.

Tak já nevím.